Čím se to mimochodem projevilo?

Čili ohromný rozdíl.

Tyhle věci je potřeba si připomenout. A musíme si taky připomenout to, a zase kolegové lékaři to vědí, jak dlouhou dobu například prezident Kubek, prezident České lékařské komory, proháněl ministry v řadě na to, že se v České republice chce poskytovat ta nejlepší možná péče srovnatelná s vyspělými státy na západ od nás, a přitom na to dáváme 7 % HDP.

Takže to jenom pro dokreslení, co jsme do toho zdravotnictví dali.

Já ty problémy pořád vidím ještě dva. Odborníci vám řeknou, a teď myslím opravdu odborníky, kteří se tím zabývají, že jsou překvapeni, že v minulých vlnách ten covid v podstatě v mezidobí klesl na nulu, ale on nám teď na nulu neklesl, máme pořád, přestože jsme slušně proočkováni, tak máme pořád 600 pacientů v nemocnicích, 50 pacientů na jednotkách intenzivní péče a ještě pořád deset, patnáct lidí na covid umírá.

To tady asi dneska připomínat nebudu, je to rest obou dvou vlád, jednak té naší, ale bohužel i vaší vlády, která nedokázala za ten téměř půl rok tohleto dokončit.

Bude nás určitě čekat očkování, čili budou určitě výdaje na očkovací látky, a kdyby přišla nějaká vlna, můžeme čekat zase minimálně ve stamilionech výdaje na testování.

Takže skutečně v současnosti po stránce výdajů na zdravotní péči nám nevycházejí negativně.

Tak jestliže přijde 300 000 nových pojištěnců a mám stávající počet lékařů, zdravotních sester, ambulancí, tak jistě se nás to dotkne a musíme s tím počítat.

Samozřejmě například u dětských pediatrů je to asi ten nejzávažnější problém, protože dětských pediatrů je kolem 2 000, ukrajinských dětí je tady zhruba 120 000, takže prostým přepočtem, i kdyby se rozdělily naprosto pravidelně, tak je to zhruba 60 dětí na jednu ordinaci, a to při přetížení současných dětských lékařů samozřejmě velký problém je, a při jejich věkové struktuře.

Je to v pořádku, ale nesmíme si to úplně lakovat narůžovo, že se nás to nedotkne. Totéž je otázka, ale abych tady nebyl přerušen následně, se týká například školek, škol a podobně. Musíme to říkat tak, jak to je.

Ale co je k tomu potřeba? Dostatek financí.